Doufám, že teď mluvím za všechny, že zvýhodněni by měli být čeští producenti zemědělství a hospodářství, kteří produkují, pěstují, chovají, a je nutné zde mít i firmy na zpracovatelský potravinářský průmysl. Také děkuji za přednesení návrhu. A další je v pořadí přihlášená písemným návrhem na změnu schváleného pořadu paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych načetla, požádala o zařazení sněmovního tisku 34 poslanecký návrh, zákon o finančním arbitrovi, první čtení, kde se navrhuje rozšíření působnosti finančního arbitra jako orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu, o řešení sporu z neživotního pojištění, penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového penzijního spoření. Současně se navrhuje rozšířit působnost finančního arbitra o další okruh vztahů souvisejících se spotřebitelským úvěrem, který jako takový již v působnosti finančního arbitra je.

Také děkuji za dodržení času. Nyní tedy jsme se vypořádali se všemi písemnými přihláškami k návrhu pořadu schůze. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vládo, kolegyně, kolegové, kromě konstatování pro ty, kteří nedej bože snad sledují naše jednání někde na nějakých záznamech, tak aby bylo jasné, že to, že Poslanecká sněmovna není v tuto chvíli schopna a je de facto zablokována schopna projednat nic z toho, co jsme dnes zde měli na programu, a jsou to věci důležité pro občany České republiky, tak to je záležitostí opozice, která to zde úspěšně blokuje. Nicméně to, co chci konstatovat jménem poslaneckých klubů ODS, KDUČSL, STAN, TOP 09 a Piráti, dávám veto na všechny čtyři body, které zde navrhl zařadit do programu schůze pan poslanec Tomio Okamura.

Já naopak doufám, že to vidí veřejnost, protože právě před chvílí vládní pětikoalice zablokovala řadu zákonů, které by pomohly lidem.

Tak to, že jste zablokovali tento bod, tak to tedy je opravdu absolutně protidemokratické. Já bych vás chtěl důrazně upozornit, že vaše vládní koalice nemá většinu hlasů občanů, protože když započítáme milion hlasů, které propadly ve volbách těch občanů, kteří volili strany, které měly pod 5 %, tak vaše vláda nedostala ani většinu hlasů občanů, kteří přišli k volbám. Přesto vy jste teď zablokovali diskusi.

To, že vy posíláte vojenský materiál, ale hlavně zvažujete vyslání českých vojáků na Ukrajinu, která není ani člen NATO, takže to je potřeba si říct, co jste teď zablokovali.

Chápu to, je to ale řekl to na rovinu dobře.